Děkuji paní poslankyni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych ze své pozice tuto novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích představil.

Vláda se vyjádřila 15. Její stanovisko bylo rozesláno téhož dne poslancům jako tisk 359/1. Stanovisko vlády bylo neutrální, avšak ve zdůvodnění vláda uvádí některé skutečnosti, ke kterým se vrátím za okamžik.

Ještě, pane poslanče, prosím počkejte... abychom se slyšeli. Ještě je třeba říci, že navrhovatel navrhl ve Sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90.

Je proto třeba důkladně zvážit, zda by byl plošný zákaz adekvátním opatřením, které by nejen mohlo zabránit případné další obdobné kalamitní situaci, ale které by zároveň nevyvolalo nezamýšlené a nežádoucí důsledky ve zcela běžném provozu na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Již současná právní úprava § 77 zákona o silničním provozu umožňuje pomocí stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích omezit jízdu u některých kategorií silničních vozidel pouze na vymezené jízdní pruhy, s tím, že na rozdíl od obecné úpravy s plošným dopadem je takové omezení možné přizpůsobit stavu konkrétního úseku pozemní komunikace a aktuální dopravní situaci i klimatickým podmínkám.

Za třetí. Omezení pro některá vozidla stanovená prostřednictvím dopravního značení oproti obecné úpravě zejména pro řidiče cizí státní příslušnosti je srozumitelnější. Za čtvrté to je reakce na Slovensko. Česká republika je na rozdíl od Slovenska, jehož úpravou je návrh patrně inspirován, tranzitní zemí s hustým provozem, rozsáhlejší dálniční sítí a odlišným profilem silniční sítě.

To vše i v kombinaci s agresivním chováním některých řidičů může nepochybně vyvolávat nežádoucí rizikové situace. Za páté.

Navrhovaná úprava pak dále neobsahuje výjimku pro vozidla s právem přednosti v jízdě a zejména vozidla složek integrovaného záchranného systému. Za šesté. Pokud jde o odůvodnění návrhu, má jít o odstranění špatné dopravní situace to je citace z důvodové zprávy , která dopadá na celou ekonomiku České republiky a všechny její obyvatele. Není z něj však patrné, v čem konkrétně je špatná dopravní situace spatřována a jaké jsou příčiny problémů a jaké jsou varianty jejich řešení. V návrhu také zcela absentuje hodnocení dopadů na podnikatelský sektor a zejména segment kamionové přepravy, jehož by se přijetí návrhu nepochybně podstatně dotklo a v němž by navrhovaná omezení byla nepochybně vnímána velmi negativně i s ohledem na sazby mýtného, které dopravci za použití dálnic platí.

Z výše uvedeného vyplývá, že návrh podle názoru legislativní rady obsahuje nedostatky, a to nejen vady formální a věcné, ale vady vztahující se k meritu novely. O tom nicméně očekávám živou debatu v rámci nadcházející rozpravy. Děkuji.

Prosím máte slovo.

Neměli bychom už ani jeden rychlý pruh. Měli bychom dva, možná tři, pomalé. To znamená, představme si to. No já určitě ne a myslím, že bych nebyl zdaleka jediný.

Takže by těch stresových situací neubylo, ale přibylo. Ale já jsem o tom problému debatoval v jedné televizní debatě s panem ministrem Ťokem a tam jsme se shodli, že bychom potřebovali ministr vnitra už utekl statistiku policie. A podívejte se, jak to vypadá. Nevymáhá. Já vím, že je mnohem pohodlnější měřit rychlost při vjezdu do obce nebo města, že jel někdo šedesát, pro policii. Ale neplní se, nevymáhá se stávající znění zákona.

Nemusí to být každý den stejně, nemusí to být každé pondělí stejně, a přesto můžeme pružně reagovat. Ale co je k tomu potřeba? Aby někdo vymáhal plnění, respektive respektování toho zákazu.

Není. A to je ten problém. Ne plošný zákaz, ale inteligentní dopravní značky a vymáhání dodržování zákona přímo na místě. Měl by tady být ministr vnitra, případně šéf dopravní policie.

Já nevím.